Budeme hlasovat nejprve o návrhu z grémia, tedy o zařazení bloku smluv, s tím, že dvojí zdanění s republikou Kosovo bychom zařadili na konec tohoto bloku. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh grémia.

Kdo je proti?

Dále budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Faltýnka, neboť, jak jsem řekl, návrhy předtím není možné hlasovat, a to je zařadit dnes jako první bod bod 61, tisk 97, takzvaný fiskální pakt. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh byl jednomyslně přijat.

Říkám to správně?

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi navrženými změnami dnešní schůze. Budeme pokračovat dle schváleného pořadu.